Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Ještě než dám slovo panu ministrovi, jsou tu další faktické poznámky. Prosím, pane poslanče. Při vší úctě ke svému předřečníkovi, kterého si jinak velmi vážím, za prvé si myslím, že se vůbec nebavíme o migrantech, ale bavíme se o pobytu cizinců, kteří přicházejí na krátkodobé pobyty, nebo možná roční pobyty, ale vypomáhat tady do ekonomiky.

Máte slovo. Já bych také reagoval na pana poslance Veselého.

S přednostním právem pan ministr Hamáček. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan poslanec Profant, přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Já vás zdravím.